A jak si vlastně bude vybírat, kdo bude vybírat toho vrchního ředitele? Přece já jako politický náměstek chci pracovat s nějakým týmem, tak tam přece budete muset provádět nějaké výběrové řízení. Jak politický náměstek bude hodnotit jeho práci, toho vrchního ředitele, když nebude v té struktuře? Já si myslím, že to byly tyto dotazy, na které se ptala Klára Dostálová, nebo na které upozorňovala v té novele, protože jde o náplň práce a o tu strukturu.

Takže ta připomínka a snaha výběrového řízení i na politického náměstka byla proto, aby zapadl do té struktury a měl přímý vliv na zadávání priorit, práce a hodnocení práce vrchního ředitele. Ještě jednou připomenu, že pokud oslovujete poslance, tak prostřednictvím předsedajícího.

Děkuji za slovo.

My máme přenesenou působnost na kraje a řídíme kraje, metodicky řídíme kraje, to třeba byla náplň mojí sekce.

Jak to chcete dělat? Vy ve své podstatě politikem chcete řídit státního úředníka, který má vykonávat funkci státního úředníka. To není jednoduché jestli to bude přes státního tajemníka? Ale to z toho materiálu prostě nevyčtete. Podle čeho se to bude řídit? Pojedete podle správního řádu, nebo podle čeho, když budete chtít zahájit nějaké řízení s referentem, který nevykonává svoji práci, jehož hodnocení dopadlo špatně a vy musíte ty úkony udělat? Jak to bude fungovat? Bude to na pokyn politického náměstka, nebo to bude dělat vrchní ředitel? Máme tady poslední faktickou poznámku v tuto chvíli, pan poslanec Richard Brabec. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se především chci omluvit panu poslanci Berkimu. Takže, vaším prostřednictvím i bez vašeho prostřednictví, paní předsedající, vás budu skloňovat, takže ještě jednou se omlouvám. Ale ještě vlastně k tomu já jsem tedy překvapen, že tady je právě jeden ministr, pan ministr dopravy, při debatě o návrhu, který se týká vlády, a já jsem byl přesvědčen, že ministři si to přijdou poslechnout, protože tady se přece jedná o tom, jaké budou mít náměstky, jaké budou mít vrchní ředitele, ale nevidím tady žádný velký zájem.

Ale o to víc bych čekal, že tady bude za přítomnosti těch, kterých se především týká nebo hodně týká, tedy ministrů, a také bude opravdu projednáván jako vládní návrh se všemi procesy a procedurami, které by logicky měly být, to znamená, že to projde Legislativní radou vlády, bude to v mezirezortu, a to je něco, co ve mně pak vyvolává dojem, že to bylo ušito horkou jehlou, nebo že tady je dokonce obava, že by ta shoda nebyla na úrovni mezirezortu, a proto se jde cestou nejmenšího odporu. Děkuji za dodržení času. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Já vím, že se to moje příjmení nemusí skloňovat, proto jenom upozorňuji, že se skloňuje.

To přece nebude řešit ani v tuhle chvíli náměstek, to bude řešit jeho nejbližší šéf, jestli plní nebo neplní svoje úkoly.

Já si umím představit, že to je pořád přes státního tajemníka. Ostatně ona analogie z měst je ale velmi podobná. Máte taky náměstky pro jednotlivé sekce, ale ti fakticky taky nejsou nadřízenými jednotlivých odborů a oddělení a děje se tak přes tajemníka úřadu. Já si myslím, že v tom ten problém ve skutečnosti v podstatě není. Děkuji za dodržení času.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Jenom bych chtěl připomenout jednací řád této Sněmovny. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. Nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. Já vím, že předsedající to mají nesmírně těžké, posoudit předem, co poslanci budou dělat. Ale já bych všechny poslance, zejména v těch faktických, prosil o jistou míru sebekontroly.

A pak se nedivím, že tady ministři úplně nesedí, protože si myslím, že jestli něco opravdu nebylo obohacujícího pro ministry a jejich řízení úřadu, tak to byla poslední půlhodina.